Budeme se zabývat návrhy na přikázání, pokud tedy další návrhy nejsou. Pan zpravodaj navrhl další dva výbory.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru rozpočtovému a výboru pro evropské záležitosti. Lhůta k projednání je zachována na 60 dnů. Děkuji panu ministru zahraničí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 51.